Víte, jak se pozná vyspělá země?

To u nás rozhodně takto není. Dokonce jsou tam věci, které jsou absolutně pro nás nepřijatelné.